Jaké jsou z toho výsledky? Promlčení nějakých valorizací.

A dělejte si to, jak chcete. Můžu vám říct jedno.

Co se týká mostů, jsou to všechno standardní věci. Dneska mám pocit, že se může stát cokoliv. Když nám to bude umožněno, je nás málo, tak do komise vyšleme jednoho zástupce, který má i vztah k Moravskoslezskému kraji.

Já jsem dlouhodobě kritizoval, co se tady děje. Bohužel varuji do budoucna.

Zrovna tak, tohle je výsledek, ta mizerná kvalita za možná předražené peníze. My říkáme zloději, ale ono to všechno zřejmě běželo sofistikovaně podle zákona přes změny, nepřesnosti projektů a tak dále a tak dále.

Všude jsou nějaké rozdílovky. Většinou to začíná u mizerných projektů, u požadavků a tlaků různých iniciativ, u tlaku starostů, co ještě si tam chtějí přidat, jiní vydírají, že nedají souhlasná stanoviska jejich státní správy, do kterých by neměli zasahovat. Takže ono je to jedno s druhým.

Stačí předložit dodatek a říct, kdo ho podepsal, kdo u toho byl, a pak už jenom ekonomickou analýzu a může následovat: buď je to v pořádku, anebo orgány činné v trestním řízení. Přijde mi zvláštní, když od nejsilnější strany koalice zazní, že z krizového manažera se stal manažer v krizi. Tak to řešte.

Budeme podporovat vznik komise, dáme tam svého zástupce. Nebude to jednoduché.

Ale to záleží na vás, jak bude komise zabezpečena, která data budou poskytnuta, která nebudou.

Byl jsem jediný politik, který tam byl, který předsedal jako člen, jinak tam byli samí odborníci.

Bylo to krajně nepříjemné, zastání nebylo. Někteří politici tam sehráli krajně nehoráznou roli v tom, že chodili jako přizvávaní, protože chtěli monitorovat, co že to tam je. Nicméně reálným výsledkem bylo postavení protipovodňové ochrany metra, odchytávání slabých míst, nový systém v průchodech, kterými se zatápělo metro, průběžné kontroly, v jakém stavu jsou uzavírací vrata, přizpůsobení se, nové standardy na metro, co se týká z hlediska bezpečnosti a správy, kde se zavedly báňské standardy pro toto dílo. To předtím nebylo. A další a další věci.

Je to i další zkušenost. Samozřejmě bude dobré, když si komise přizve ke spolupráci nějaké odborníky.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci.

A nyní již máte slovo, pane poslanče. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Já jsem ve Sněmovně už poměrně delší dobu a chtěl bych tady reagovat na to, co říkal pan kolega Birke. Já si myslím, že Poslanecká sněmovna žádným způsobem nenadužívá institut vyšetřovacích komisí. Já jsem jich tady zažil několik a komise vždycky byly spíš vytvořeny pod všeobecným tlakem určité nespokojenosti s realizací celé řady projektů, které prováděla exekutiva České republiky. Poslanecká sněmovna nejen jako legislativní, ale i politický orgán se snažila svým způsobem plnit svoji kontrolní roli vůči exekutivě. Já to tak vnímám i v tomto případě, kdy za námi přišla paní kolegyně Havlová a požádala náš klub, a přímo tedy mě, zda budeme ochotni podpořit vznik této vyšetřovací komise. Zaznělo také to, že závad při výstavbě liniových staveb na úrovni dálnic a rychlostních komunikací je v České republice celá řada. Nejsem také zastánce toho, aby vyšetřovací komise byly u každé dílčí stavby, to si myslím, že by bylo velmi špatně i pro politickou scénu v České republice.